Dobro jutro svim četvero zastupnicima koji su u dvorani Idemo na iznošenje, idemo na obrazlaganje amandmana. Dakle, izjašnjavanje o amandmanima vezanim uz Konačni prijedlog Zakona o privatnoj zaštiti, drugo čitanje, P.Z. broj 635. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Darinko Kosor, zastupnik Damjan Vucelić, zastupnik Stjepan Ćuraj i Klub zastupnika HDZ-a. Pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Molit ću predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima, poštovani državni tajnik u MUP-u Žarko Katić. Izvolite. 1. amandman Kluba zastupnika HDZ-a se prihvaća jer se njime nomotehnički uređuje izričaj. Hvala, postaje sastavni dio zakona. 2. amandman predlagatelj prihvaća, njime se nomotehnički uređuje sadržaj sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru. Hvala, postaje sastavni dio zakona. 3. amandman zastupnika Darinka Kosora. Predlagatelj ne prihvaća amandman. Naime, sve navedene osobe u amandmanu osim dioničara kojih je kao što znamo može biti jako veliki broj i oni nemaju bitnog utjecaja na poslovanje tvrtke, dakle za sve ostale to su članovi uprava, voditelja podružnica, osnivači trgovačkih društava, komplementari, komanditori, prokuristi i članovi nadzornih odbora upisani u sudski registar i za sve druge osobe u obrtnom registru kao i za osobe upisane u registar trgovačkih društava koje su bile osnivač ili suvlasnik trgovačkog društva za njih se dakle provodi sigurnosna provjera i dakle one, sve se one provjeravaju. Hvala. Budući da zastupnika nema, o tome ćemo kasnije glasovati. Predlagatelj ne prihvaća ovaj amandman. Naime, članak 15. zakona u cijelosti se odnosi ne samo na uvjete odgovornih i drugih osoba koje moraju biti ispunjene pri podnošenju zahtjeva već i na sve postojeće tvrtke i obrte te unutarnje čuvarske službe koje su već stekle takva odobrenja sukladno propisima u privatnoj zaštiti. Zastupnika nema ovdje pa ćemo o tome glasovati kasnije. 5. amandman je Kluba zastupnika HDZ-a. Predlagatelj prihvaća ovaj amandman sukladno zaključku Vlade. 6. amandman zastupnika Stjepana Ćuraja. Predlagatelj ne prihvaća amandman. Naime, sve osobe koje završe osnovno obrazovanje u pravilu dakle i prije punoljetstva prije 18 godine kada im ovim zakonom dopušteno obavljanje poslova čuvara i zaštitara steknu određeno radno iskustvo. Također odgovarajućom izobrazbom za i s provođenjem ispita za čuvare te upoznavanje sa relativno jednostavnim zaštitnim aktivnostima na mjestu čuvara i uz njegovu ograničenu primjenu ovlasti, čuvari se u kratkom vremenu upoznaju sa zadaćama na svome radnom mjestu tako da nije potrebno prethodno iskustvo za poslove čuvara i ono ne mora biti uvjet stjecanja dopuštenja. Poštovani državni tajniče, ne mogu se složiti s vama da svi koji napune 18 imaju završenu osnovnu školu i imaju radno iskustvo. Apsolutno mislim da je to iznimka, a ne pravilo jer većina mladih ljudi ako već i nisu završili srednju školu vjerojatno su ju upisali pa nisu imali tu mogućnost i teško baš razumjet da bi oni bili na tržištu rada sa 16, 17 godina da bi već imali određeno radno iskustvo kao takvo. Zato je ovaj članak bio upravo da tu premostimo mogućnost da netko postane čuvar sa 18 godina i 3 mjeseca nakon završenog ispita i da nikad ništa drugo nije radio u životu, a mora što ćete vi kasnije iz članka 50. donosit određene prosudbe i procjene o ugrozama, o svim onim stvarima i o osobama koje treba zadržati i na koje treba primijeniti određene mjere itd. Od 6 mjera kojih mora zaštitar jednu čuvar samo ne smije, to ne smije primijeniti silu. Ostalo sve ima. Zato mislim da je ovo nešto što bi bilo bar na tragu kao kompromisno rješenje kad već smanjujemo uvjete da ne mora imat barem i srednju školu, da neko iskustvo je steko na tržištu rada, da je osiguramo, da baš nemamo te čuvare sa 18 godina, al ako već i imamo i ako već kažete da su stekli određeno radno iskustvo onda nema ni problema da ostavimo te 3 godine.

7. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Predlagatelj prihvaća sadržaj amandmana. Postaje sastavni dio zakona. 8. amandman zastupnika Stjepana Ćuraja. Predlagatelj ne prihvaća amandman. Naime, odredbom članka 20. stavak 2. propisano je da za dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara i čuvara se može izdati osobi koja je stekla dopuštenje za obavljanje čuvarskih poslova ukoliko ima prethodne stručne uvjete stručne spreme propisane za zaštitara, posebne zdravstvene uvjete i uvjete za držanje i nošenje oružja nakon završetka pohađanja razlike nastavnih sati izobrazbe za zaštitara i položi razliku ispita za zaštitara. Obrazloženje ne mogu prihvatiti. Ono što mogu samo reći da s ovim se htjelo izbjeći pogodovanje zaštitarskim tvrtkama u kojima oni sada mogu ljude koji imaju sve uvjete za zaštitara zapošljavati, prebacivati na mjesto čuvara i povjeravati im poslove zaštitara po plaći od čuvara. To je smisao tog zakona. Ali ovaj ću povući amandman zato što pitanje da li to može se nametati nekome takva tržišna utakmica, ali cilj je bio da se pronađe mogućnost da se izbjegnu takve situacije. Da sada imamo i ljude koji su do jučer radili kao zaštitari, da im se da otkaz izmijenjenim ugovorom u kojemu sad ponude radno mjesto čuvara i povjere mjesto isto sve što su dosad radili, ali im se spusti razina kvalifikacije, time i moguća sama plaća jer cijeli smisao ovog svega što želimo izbjeći da rušimo cijenu rada sa rušenjem kvalifikacija za obavljanje određenih poslova. A ne znam jeste vi rekli ili negdje je navedeno u samom zakonu da veliki dio poslova zaštitarskih tvrtki i desetke tisuća ljudi koji to rade, odnosno, koliko, 16 tisuća ljudi koji je u sustavu, se otpada baš na ova čuvarska mjesta. Dakle to je gro posla koji oni rade, onim onih posebnih predviđenih situacija kad se štite vrijednosne pošiljke, itd. i bojim se da tu samo idemo snižavati cijenu rada i otvarati tu širinu jer nemamo dovoljno ljudi na tržištu rada, a ne želimo im dati veću plaću da bi bilo to zainteresiranije. Što smo onda napravili? Hajmo spustiti kriterije pa da ta niža plaća bude nekome i prihvatljivija. Evo, zato je ovaj smisao svega što sam tražio, nisam išao na mijenjanje amandmanom tih uvjeta, išao sam na kompromis, zato ostajem pri prošlom amandmanu kojeg sam mislio povući, ali ovog povlačim zato što je upitno da li mi možemo nametati takve uvjete gospodarstvenicima, ali poanta mora ostati ista. 9. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Predlagatelj ga prihvaća jer se predloženim amandmanom ispravlja omaška pri upućivanju na točku 4. st. 2. umjesto na točku 5. st. 2. Postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika HDZ-a. Predlagatelj prihvaća jer se njime nomotehnički uređuje sadržaj izričaj st. 3. Postaje sastavni dio zakona. Odbora za zakonodavstvo. Predlagatelj prihvaća ovaj amandman jer se njime uređuje izričaj st. 4. Postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman 12. predlagatelj prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. 13. zastupnika Damjana Vucelića. Predlagatelj ne prihvaća ovaj amandman. Naime, još uvijek nije u potpunosti utvrđena potpuna zdravstvena neškodljivost primjene elektrošokera koji bi se koristio prema građanima svih kategorija. Naime, utjecaj i električnih impulsa, primjerice, na srčane bolesnike i druge bolesnike, a primjena sredstava prisile ovim uređajem nije dopuštena. Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče. Pa ovako, ja smatram da ovo odbijanje amandmana od oporbe više šteti cijelom našem društvu nego što vi mislite. Naime, mi ovim amandmanima pokušavamo spasiti živote. Makar vi uporno pokušavate to prikazati kao da će upotreba elektrošokera, kontaktnog elektrošokera ustvari koštati života. Naime, mi smo bili sad na sastavcima sa sindikatima zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti, oni znači struka kažu da elektrošokeri kao neka osnovna oprema bi ustvari spasila živote jer naime, zaštitari sa pištoljem je meta. Znači vi kada imate bilo kakvu kritičnu situaciju, ako zaštitar ima pištolj, već je šansa da taj zaštitar i bude upucan. Kriminalac koji će pucati na njega će pucati najviše iz straha i da neutralizira prijetnju prema njemu. Znači nema, nema razloga da se stavi u neku situaciju gdje može taj zaštitar izgubiti život samo zato da se ne bi uzeo osigurani novac, banke recimo. Druga stvar, vi se tu pozivate na to da će upotreba elektrošokera možda imati neke kobne posljedice, za recimo srčane bolesnike. Ja vas moram podsjetiti da je elektrošoker zakonit i legalan, može ga se kupit najnormalnije u prodaji. Ako je takav legalan, ne vidim razloga kako onda uopće se ne može dati zaštitarima na korištenje ako se legalno može kupiti.

Tražite glasovanje? Dobro. 14. amandman Kluba zastupnika HDZ-a. Predlagatelj prihvaća sadržaj amandmana. Kluba zastupnika HDZ-a. Prihvaća se sadržaj amandmana. Postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika HDZ-a. Predlagatelj prihvaća sadržaj ovog amandman kao 17. zastupnika Stjepana Čuraja. Predlagatelj ne prihvaća sadržaj amandmana. Naime, ta formulacija nalazi se i u važećim propisima kojima se uređuje djelatnost privatne zaštite pri čemu nisu zabilježene zlouporabe procjene događaja ili nezakonito zadržavanje osoba u štićenim prostorima.

Ali ovo je bila ideja samo da se skrene pozornost na ono što i čuvar mora procjenjivati, a to je da kada unutar štićene zone počini se kazneno djelo i prekršaj ili nastupi drugi događaj povodom kojeg je potrebno izravnom opažanjem utvrditi i razjasniti činjenice, onda će oni poduzeti određene mjere osiguranja, zadržavanja osobe, itd. Da ta prosudba je dosta široka, ali ja prihvaćam vaše obrazloženje i povlačim ovaj amandman. Amandman se prihvaća jer nomotehnički uređuje sadržaj članka. Postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika HDZ-a. Postaje sastavni dio zakona. Zastupnika Damjana Vucelića. Predlagatelj ne prihvaća sadržaj amandmana, a obrazloženje je kao za prethodni amandman istog predlagatelja Poštovani predsjedavajući, državni tajniče. Da, ovaj tu amandman je vezan na moj prethodni amandman. I šta se ovim amandmanom želi postić?

Da ste prihvatili ovaj amandman uz ovaj amandman zaštitar bi koristio elektrošoker samo u situacijama koje su neophodne. Znači on ne bi taj elektrošoker koristio zato da nekog klinca koji krade bombone zdrma strujom nego bi ga koristio samo u situacijama kada mu je ugrožen život. Dakle uz pravilno rukovanje elektrošokerom, ja ću vas isto uzoriti kontaktni elektrošoker nema tu opciju, ali vi vjerojatno znate da elektrošoker koji koristi policija recimo u SAD-u koji je na cartridge na ne kontaktni na daljinu, da on ima u sebi USB i da se na njemu točno može mjeriti kada je i koliko je puta ispaljen i da se tretira doslovno isto kao i vatreno oružje. Ja ne vidim zašto Hrvatska ne bi išla u tom smjeru da poveća sigurnost, da se smanji upotreba vatrenog oružja na što manju mjeru. Trebamo gledati unaprijed, a ne stalno vraćati se u prošlost kao što se to često ovdje i radi. Kluba zastupnika HDZ-a. Amandman se prihvaća jer se njime nomotehnički uređuje izričaj. 22. amandman Odbora za zakonodavstvo. Predlagatelj prihvaća sadržaj amandmana jer se njime nomotehnički uređuje sadržaj. 23. zastupnika Damjana Vucelića. Amandman se ne prihvaća. Naime, odredbom članka 81. stavak 2. konačnog prijedloga zakona propisano je da u Dojavnom centru rukovanje sustavima dojave mora obavljati osoba operater koja ima dopuštenje MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite i to svih kategorija osoba s dopuštenjem od čuvara preko zaštitara do zaštitara izrađivača procjene ugroženosti. Dakle svi oni mogu obavljati poslove operatera i proći će izobrazbu uz obavljanje navedenih aktivnosti što uključuje pravila struke i ostale uvjete određene zakonom i pravilnikom. Ja bi vam evo stvarno savjetovao da vi odete u jedan Centralni dojavni sustav u jednu zaštitarsku firmu da uopće vidite kako to izgleda, da dobijete neki dojam kako to izgleda i kakva znanja ti vaši čuvari i zaštiti moraju imati. Naime, tu se traži napredno informatičko poznavanje, tu morate doslovno biti sistem administrator da biste mogli raditi u Centralnom dojavnom sustavu, znači radite na tri do četiri specijalizirana programa za nadzor, radite ne na jednom nego na dva ili na tri servera, radite na tri ili četiri kompjutora, laptopa imate oko sebe 30, 40 televizora i monitora, znači tu morate biti u svakoj sekundi spremni i biti u mogućnosti otkloniti kvar ako se pojavi. Tu vam rade čuvari, čuvari koji znaju imati osnovnu školu, koji nikad nisu upalili kompjuter koji ne znaju ništa, koji ne znaju šta znači lijevi klik na mišu, šta znači desni klik na mišu. Znači ovdje morate postaviti neke standarde, ovo je jako zahtjevan posao. Čuvani objekti su jako visoke rizičnosti, vi tu stavljate ljudi koji jednostavno nisu kapacitirani za taj posao i poslodavcima je isto jako veliki problem kako onda naći sposobnog čovjeka, a što je najvažnije platit ga jer takav čovjek ne zaslužuje 4.000 plaću, takav čovjek zaslužuje minimalno 7.000 kuna plaću i sa time ćete neke standarde povećati. I ja vas molim da još jednom razmotrite to, da mi ne odbacujete amandman samo zato što sam oporba nego da razmislite o ovome i da postavite tu ljestvicu malo više, da uzmete zaštitara, tehničara kao neki osnovan minimalni nivo.

Predlagatelj ne prihvaća ova amandman. Odredbom članka 82. stavak 1. konačnog prijedloga zakona propisano je da u najrizičnijim objektima intervenciju pružaju dva zaštitara dok u drugim okolnostima to može obavljati samo jedan intervent. To je sve detaljnije propisano u obrazloženju članka 82. zakona. Navedena odredba stipulacija rezultat je analiza koje ukazuju na velik broj tzv. lažnih dojava pa je broj intervenata povezan sa najrizičnijim objektima u kojima se upućuju na počinjenje nekog kaznenoga djela.

Znači ja bih vama opet savjetovao da provedete jednu večer u Dojavnom centru sa interventnim zaštitarima i da odete na par intervencija koje ti interventni zaštitari rade. Naime, to vam se događa najčešće usred noći u sitne noćne sate po mraku gdje vam jedan interventni zaštitar ide sa baterijom po štićenim objektima gdje ga može sa svakog ugla neko lupit po glavi, naravno nema elektrošoker, može taj jedan čovjek u intervenciji nastradat i ja se čudim što se to ne događa češće. Naime, vi kad uhvatite kriminalca u tako nekom dijelu krađe, a bit će toga sve više jer ljudi su siromašni, ljudi će se okretati krađi i budemo imali takvih djela sve više i više, a mi imamo na intervencijama jednog zaštitara koji će nažalost da sad budem pristojan ovaj izgubit glavu kad-tad. Ako imamo dvoje zaštitara na ovim novčarskim institucijama, mi tražimo da budu dva zaštitara i na ovakvim intervencijama. Zaštitarske firme zarađuju dovoljno da si mogu priuštiti dva zaštitara interventna na večer da idu na intervenciju zajedno autom i da čuvaju jedno drugom leđa. To se mora događati jer inače samo je pitanje vremena kada ćete zbog ovakvih odluka biti odgovorni što je netko izgubio život. Hvala. Kluba zastupnika HDZ-a. Odbora za zakonodavstvo. Amandman Odbora za zakonodavstvo se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. Time smo raspravili amandmane vezane uz ovaj zakon.